Ale druhá věc je, že ničemné chování vlády Petra Fialy ničí celou zemi, ničí přímo občany, ničí firmy, likviduje naši konkurenceschopnost, ničí celou naši ekonomickou strukturu.

Na dani z příjmů právnických osob stát vybral 128 miliard korun, meziročně o 16,5 miliardy korun více.

Samotný státní rozpočet získal v pololetí na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 385,1 miliardy korun, tedy o 62,2 miliardy korun více. A zatímco stát má za vedení Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury rekordní příjmy, rozdává miliardy do zahraničí, ale na české občany úplně kašle, na pomoc českým občanům a firmám se vláda Petra Fialy úplně vykašlala.

Rozpočet počítá s 9 miliardami navíc za sociální pojištění. V čase, kdy jsou firmy na pokraji kolapsu, se tahle vláda těší, že jen na sociálních odvodech sebere firmám 9 miliard navíc.

Musím říct, že jejich nákup je opravdu vrcholem ekonomické i vojenskoobranné idiocie. Za necelé 3 miliardy dostaneme celé tři ano, slovy tři drony.

Z naší země tečou miliardy na Západ ve všech myslitelných oborech a naše vláda dělá vše, aby české firmy ještě víc zlikvidovala a dostala nás ještě do větší závislosti na západních firmách. Banky, pojišťovny, telekomunikace, energetika, ale také zemědělství, tady jsou stamiliardy, které tečou ven i formou u nás nezdaněných dividend a které pak chybí naší zemi, našim firmám, našim lidem. Co vám, pane premiére Fialo z ODS, naši občané udělali, že je chcete víc a víc zadlužovat a peníze ukradené z jejich kapes vyvádět svým pánům na Západě?

Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy z ODS hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o 1 bilion korun. Přitom před volbami Fialova pětikoalice lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Znova to opakuji, lživě a slyšela to celá republika, obelhali jste lidi lživě jste slibovali to, co jste nikdy nechtěli splnit, a to, co jste nikdy nechtěli udělat. Slibovali jste snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto vámi koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy.

Takže až se tady bude někdo z vás vymlouvat, že je tady krize a konflikt na Ukrajině a nevím co všechno, tak zase to bude jenom lež a výmluva, protože jste nejhorší v Evropě, stejně jako byl ten mezinárodní průzkum to znamená, všichni jsme ho viděli, teď průzkum z minulého týdne, že premiér Petr Fiala je nejméně oblíbeným předsedou vlády ve všech zemích Evropské unie, nejméně věří mu jenom už 20 % lidí, vaší vládě, respektive premiérovi. Opět, to nesnese výmluvu. Kdybyste byli někde uprostřed, ale vy jste nejhorší ve všech parametrech, v obou těchto zásadních parametrech.

V čase krize není zločin si půjčit, ale jakákoliv půjčka musí mít skutečně ekonomické opodstatnění a každý výdaj musí být efektivní a mít závažné odůvodnění. To ovšem návrh státního rozpočtu z pera Fialovy vlády neobsahuje.

A k čemu to je, když zároveň občané České republiky, musím zároveň jedním dechem dodat to B, nemají na energie a nemají na základní životní potřeby? To je to, jak vy žijete mimo realitu, mimo realitu běžných lidí. My neříkáme ne modernizaci armády: SPD říká ano modernizaci armády, ale rozhodně ne tímto způsobem a v situaci, kdy miliony občanů nemají na živobytí kvůli vaší neschopné vládě, kvůli vám, je to všechno kvůli vám, že lidé a firmy nemají na energie. Vy jste říkali, že to vyřešíte, vy jste říkali, že budete změnou.